No a s tím souvisí to, co už říkala moje předřečnice, předsedkyně našeho klubu, a to, co říkáme celou dobu.

To jsou témata, která tady jsou a která ten konflikt obnažil.

Já vám tady nebudu dávat příklad jiné země, abyste mi řekli, že ta země není tak zasažená. Já dám příklad Polska.

Pomáhá Ukrajincům, posílá peníze, dává nějaké své kapacity k dispozici. To jsou spojené nádoby. Ale to nejde jenom o tu ekonomickou věc, ale za mě tam jde i o tu emocionální. I o tu emocionální.

Tak by bylo dobré to odlišovat.

Tak z 27 zemí snížilo daně, byť dočasně, 16; cenové stropy zavedlo 16 toho já tedy přítel nejsem; určité druhy dotací do domácností nebo menším firmám dokonce 20 zemí. To znamená, že ty věci jdou dělat a není to buď, anebo. Tady pan ministr vnitra není.

Ale to já nebudu dělat v momentě, kdy tady pan ministr není.

Já vám děkuji za pozornost. Myslím si, že dneska to bude docela rychlé, a přeji pěkný zbytek dne.

Myslím, že by vám slušela při tak důležitém tématu. Přijímáte tuto roli?

Pardon, omlouvám se, samozřejmě. Pane poslanče, ještě vyčkejte, s přednostním právem je přihlášen pan předseda Okamura, poté pan předseda Marek Výborný a následuje paní předsedkyně Alena Schillerová. A ještě než vám, pane předsedo, udělím slovo, přečtu omluvu.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

SPD není ani proruská, ani proputinovská, ale ani probruselská, ani proamerická, ani pročínská.